Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Marksová. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato novela byla zpracována s cílem pokračovat ve snižování administrativní zátěže podnikatelů a zkvalitňování podnikatelského prostředí v České republice.

Novela dále upravuje překážky provozování živnosti, které vznikají rozhodnutím živnostenského úřadu o sankčním zrušení živnostenského oprávnění. Zároveň novela vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí poskytování informací ze živnostenského rejstříku formou hromadných souborů neboli sestav s aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů. Také chce zkvalitnit právní úpravu živnostenského zákona v návaznosti na aplikační praxi např. úpravou zmocnění pro vydávání tržních řádů, zajištěním řádného fungování centrálních registračních míst, definováním některých pojmů v návaznosti na znění jiných právních předpisů atd. Takže si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji vám, paní ministryně.

Prosím, pane poslanče.

V tomto smyslu tuto novelu považuji za příliš parciální a rozhodně se nedomnívám, že jí dojde k nějaké zásadní akceleraci např. oním odstraněním různých překážek k zahájení živnosti. Přestože to jsou kroky racionální, nedomnívám se, že ten akcelerační prvek, který tady paní ministryně zastupující skutečné předkladatele ve svém úvodním slově tak zdůraznila, bude tak výrazný. Diskusi detailů bych nechal potom na projednání ve výborech.